To všechno s tím spojené bude podle mě stát mnohonásobně víc.

Že to je opravdu hodně. Je tam pozměňovací návrh pana kolegy Kováčika, který z Ministerstva zemědělství dělá částečně i Ministerstvo školství.

A tohle by mohlo způsobit podobné problémy, jaké byly v případě zdravotních sester, kdy jsme jim uložili nové a nové kvalifikace, chtějíli vykonávat práci zdravotní sestry, a najednou jsme se dostali do situace, že zdravotní sestry nemáme.

To si myslím, že by nebylo a není to dobře.